130.

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, obsahem předkládaného vládního návrhu zákona jsou zejména: 1. ochrana veřejně přístupné účelové komunikace před znečišťováním, ničením a poškozováním; 2. úprava působnosti obecních úřadů v oblasti výkonu státní správy, přesun působnosti silničního správního úřadu z obecních úřadů obcí na obecní úřady obcí s rozšířenou působností; 3. změny v pojetí a vymezení kategorií a tříd dálnic, silnic a navazující úprava nejvyšších dovolených rychlostí;

6. úpravy směřující k usnadnění právní a majetkové přípravy výstavby pozemních komunikací, veřejná prospěšnost k užití obecné úpravy vyvlastňování, oceňování věcných břemen; 7. úprava procesu stanovování místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Návrh dále obsahuje dílčí úpravy vycházející z praxe: křížení pozemních komunikací s dráhami, kontrolní vážení, správa pozemní komunikace, změny v oblasti mýta, propadání předplaceného mýtného. Součástí návrhu je rovněž zrušení platné, ale dosud neúčinné novely zákona o pozemních komunikacích, kterou se měl změnit způsob prokazování úhrady časového poplatku za užití vybraných pozemních komunikací, a to z papírové dálniční známky na elektronické zařízení.

Tyto návrhy lze zčásti podpořit za předkladatele, ovšem nemohu podpořit návrhy směřující k úpravě navrhovaných změn výkonu státní správy na úrovni obcí a zejména s navrhovanými změnami postavení dopravní policie v procesu stanování dopravního značení. Vládní návrh tedy obsahuje souhrn změn, které jsou pro aplikační praxi velmi potřebné, a proto mi dovolte vás požádat o podporu tohoto sněmovního tisku. Děkuji panu ministrovi. V přechodném ustanovení novely našeho jednacího řádu se uvádí, že neníli při projednání návrhu zákona předloženého Poslanecké sněmovně před účinností novely zřejmé, který výbor je garančním výborem, určí garanční výbor Poslanecká sněmovna. V daném případě byl návrh zákona přikázán pouze hospodářskému výboru jako jedinému výboru, a je proto zřejmé, že tento výbor je výborem garančním. Nemusíme tedy o určení garančního výboru hlasovat.

Děkuji, pane místopředsedo, za slovo.

Toto usnesení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, pod sněmovním tiskem 374, hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodních slov náměstka ministra dopravy Milana Ferance a zpravodajské zprávě poslance Karla Šidla, po obecné a podrobné rozpravě doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk číslo 374 ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Jak tady již uvedl pan ministr dopravy, je zde skutečně 11 pozměňovacích návrhů. Pokud je mám nějakým způsobem okomentovat, tak musím jako zpravodaj objektivně sdělit, že byly přijaty i pozměňovací návrhy, které neměly po připomínkovém řízení Ministerstva dopravy jako podané pozměňovací návrhy na hospodářském výboru plnou podporu. Týkalo se to skutečně těch ustanovení novely zákona, která měla být upravena pozměňovacími návrhy, které souvisí s rozšířenou působností obecních úřadů, s vypuštěním pojmu silniční vegetace, nebyly podpořeny, resp. byly přijaty ještě další pozměňovací návrhy, které souvisely s tím, že neměly plnou podporu Ministerstva dopravy. Mohu říci, že důležitým faktem je, že pokud jsem podrobně sledoval přípravu dnešního druhého čtení, že již v současné době je uvedeno dalších šest pozměňovacích návrhů na sněmovních dokumentech, které budou určitě ve druhém čtení načteny, a k těm se budeme postupně vyjadřovat až v průběhu dalšího jednání gesčního hospodářského výboru a já jako zpravodaj ve třetím čtení. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo. To je to základní, co bych chtěl říct. Není divu, když sněmovní tisk 1001 z minulého volebního období je takřka totožný takřka, není úplně s tímto tiskem.

Současně chci tady připomenout návrh svého kolegy Ivana Adamce, který je dneska řádně omluven.